Děkuji. Přeji příjemný podvečer. Nyní tedy prosím s faktickou poznámkou pana poslance Dolínka a připraví se poslanci Bartošek a Kalousek.

Já jsem řekl něco jiného.

Nikde!

Děkuji. Takže prosím. S faktickou. Děkuji za slovo.

Řešíme státní rozpočet, ne rozpočet hlavního města. Tak teď je otázka, co budeme řešit dál.

Děkuji za slovo. Dámy a pánové, je před námi hlasování pravděpodobně o nejhorším rozpočtu za posledních 28 let existence České republiky. Buď Česká republika bude mít dobrý rozpočet ta možnost už se limitně blíží nule, to se nemůže stát.

Bez ohledu na to, co si o tomhle rozpočtu myslím, a říkal jsem to mnohokrát ve veřejném prostoru i v téhle Poslanecké sněmovně, si přeji, abychom to rozhodnutí udělali ještě dnes. Proto si dovoluji dát procedurální návrh, abychom hlasovali o návrhu zákona o státním rozpočtu po 19. i 21. hodině. Děkuji za ten návrh. Žádost o odhlášení v tuto chvíli nevidím. Takže chvíli počkám, až kolegové dorazí.

Vidím žádost o odhlášení, tedy vás odhlásím. Prosím přihlaste se znovu svými kartami.

Kdo je proti?

Děkuji. Návrh byl přijat.

Myslím, že se, pane místopředsedo, mýlíte.

To prostě nesplňuje zákonné povinnosti. Ale když jsme u těch zákonů, tak je dobrým zvykem, že v návrhu státního rozpočtu se vychází z platné legislativy. A já bych se chtěl zeptat paní ministryně, kde v zákoně najdu Národní sportovní agenturu, že má kapitolu 362. Od rána jsem hledal ve Sbírce zákonů a představte si, že žádná instituce v legislativě České republiky, která by se jmenovala Národní sportovní agentura, není. Takže paní ministryně, jak můžete navrhovat a podporovat zřízení kapitoly i když je tam nula instituce, která neexistuje. Takže bychom mohli hlasovat kapitola 363 Ministerstvo hospodářství. Každý z vás si může vymyslet název kapitoly. Například kapitola Podpora statutárních měst v Moravskoslezském kraji 364.